Projednávání tohoto bodu jsme přerušili na 66. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. června 2023.

Ještě konstatuji, že Poslanecká sněmovna souhlasila s omezením řečnické doby na 20 minut s tím, že v rozpravě může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát.